Děkuji. Připraví se pan poslanec Urban, poté pan poslanec Stanjura. Já bych chtěl reagovat na nepravdu nebo nepřesnost, která tady padla. Já si myslím, že jako zákonodárci bychom neměli mást veřejnost tím, odkdy dokdy trvá školní rok.

To je zákonná definice a té bychom se měli držet. To, co říkáme jindy, jak ho vnímáme, nevnímáme, to je přesně to, co i pomáhá snižovat vnímání učitelského povolání. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Urbana. Připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že nikdo se se mnou nebude přít o to, že budoucnost našeho národa spočívá v tom, že budeme chytrý, pracovitý, vzdělaný a šikovný národ, to znamená budeme mít zcela konkrétně v tomto smyslu vzdělané a šikovné lidi. To se neobejde bez toho, aniž by to začalo i na základní, střední, možná mateřské škole. O to se asi přít nemusíme.

Já myslím, že většina ředitelů to nedělá proto, že by z toho měla nějakou radost a že by na dva měsíce přerušovala pracovní poměr svým kolegům a zase za dva měsíce je znovu uzavírala. Přemýšlejme do budoucna, jak tuto situaci napravit. My potřebujeme kvalifikované učitele, tak abychom mohli vůbec přemýšlet o nějaké budoucnosti českého národa. Jestli teď neumíme do rozpočtu přidat prostředky, asi neumíme tak jednorázově, abychom to vyřešili, tak prostě tu praxi nějakým způsobem regulujme tímto zákonem. Já myslím, že se tady přeme o přílišných detailech. Prostě učitel má mít určitou autoritu, tímto ji nemá, a nemá ji proto, že stát nemá dostatek prostředků. Skončeme tu debatu a pojďme přijmout zákon, který není nijak přeregulatorní, dává smysl. To ale je v tom, že do budoucna nemá smysl to řešit jen tímto zákonem, ale rozpočtem. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Zlatuška.

Já vím přesně, co odpovídá, jaký je život učitele. A není to vůbec útok na kantory nebo na učitele. Pro vás, kteří jste pro, se podívejte, kdo ho nejvíce hájí: paní poslankyně Semelová. Já chci říct k tomu, co říkala paní ministryně. Pokud se jedná o nezákonný postup a vy nám přinesete v září, že se to týkalo tisíce učitelů, tak předpokládám, že vy nebo váš úřad podá tisíc trestních oznámení na nezákonný postup. Já si to nemyslím, ale nemám důvod vám nevěřit. Tak prosím řešte ty nezákonné postupy. Anebo neříkejme, že to bylo nezákonné, a říkejme, že je to nešťastné, nedůstojné.

To je úplně v klidu.

Proč ne? Pan poslanec Kořenek mě neposlouchal, když jsem říkal, že rodiče vnímají, jak vypadá školní rok, jinak než ti, kteří to znají. A můžete stokrát citovat název zákona, číslo zákona, paragraf. Zeptejte se rodičů, jak je dlouhý školní rok. Nyní prosím k mikrofonu pana poslanec Beznosku. Připraví se pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Novotný a ještě další tři faktické poznámky. Děkuji za slovo, paní předsedající. Krátce. A tuhle praxi, o které se bavíme, jsem nezažil. Prostě jsem to nedělal. Choval jsem se korektně, kantora jsem klidně převzal a přijal 1. srpna. Nebyl to žádný problém. Školu pořád zpovzdálí sleduji a nemyslím si, že by to byl nějaký masový jev. Také považuji tento zákon za zbytečný. Pokud chceme jinak kvalifikovat jednu pracovní skupinu před druhou, tak to není dobře.

Děkuji. Další přihlášený s faktickou je pan poslanec Zlatuška. Já ho zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá. Připraví se paní ministryně. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ale zazněly tu některé věci, které opravdu nejsou pravdivé, nebo jsou pravdivé jenom zčásti. Problém financování českého školství přece nespočívá, a všichni, kdo tomu rozumějí, to vědí, ve výši finančních prostředků, ale v tom, jak se s nimi nakládá. To, že některé školy skutečně nemají finanční prostředky v dostatečné výši, to není tím, že je celý rozpočet malý, ale je to tím, jak se přerozděluje přes jednotlivé kraje. A já tady řadu let upozorňuji na to, že je potřeba konečně přistoupit k reformě financování regionálního školství, kterou jsem začal připravovat, ale na kterou se můj nástupce ze sociální demokracie vykašlal, nebo se jí nevěnoval, a změnit to, že nám vznikají dlouhodobě finanční nerovnosti mezi jednotlivými kraji, které mají vliv na kvalitu vzdělávání a samozřejmě mají vliv i na to, jak jsou placeni učitelé na jednotlivých školách. Druhý.

Ředitel má stále menší a menší možnost školu řídit. A tohle je samozřejmě další opatření, které jde v tomto směru. I důvodová zpráva, když si ji přečtete, mluví o tom, že jsou případy, kdy jsou kratší pracovní poměry namístě. Není to pravda. I důvodová zpráva to obsahuje.